Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Petra Fialu, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Nyní tedy dávám slovo paní poslankyni Ivetě Štefanové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu. Připraví se pan poslanec Radek Vondráček. Paní poslankyně, váš čas. Děkuji vám za slovo, vážená paní předsedající.

Sice pozdě a podle mě nedostatečně, ale nakonec vláda zareagovala, a to zastropováním cen. Výše tohoto stropu dnes ale není předmětem mé interpelace.

Pokud zákazník nemá nainstalované průběhové měření, nesmí s ním dodavatel plynu nebo elektřiny v období platnosti stropování cen uzavřít spotový produkt.

Já se ptám, pane premiére, proč vláda tyto spotové tarify zakázala? Děkuji. Slovo má pan předseda vlády Petr Fiala. Pane předsedo, máte slovo. Vážená paní poslankyně, děkuji za tu otázku. Ona je důležitá, a je hlavně důležité mít možnost situaci vysvětlit, protože je to velmi technická problematika a některé interpretace, které se i ve veřejném prostoru objevují, jsou zjednodušené. My tímto krokem bráníme neočekávanému nárůstu ceny elektřiny pro občany, protože tyto tarify jsou pro občany, kteří nemají průběhový elektroměr, výhodné pouze teoreticky. Já se tady pokusím vysvětlit v čase, který mám k dispozici, jak to funguje a v čem problém spočívá. To se mění v jednotlivých hodinách, takže například v noci je nižší, ráno cena výrazně vzroste, následně přes poledne klesá, odpoledne a v podvečer roste a v noci znovu klesá.

Pak je úplně jedno, jak se ten spotřebitel choval. Pokud spotřebitel průběhové měřidlo má což mají třeba všichni, kteří si pořídili fotovoltaiku pak je to skutečně výhodné a mohou tím ušetřit. Ale těch se toto opatření nedotklo. Ještě nějaká fakta.

Ano, za určitých okolností mohou být výhodné, ale je zde riziko, že budou mít povinnost platit i několik set eur v případě vysokých cen. Je to podobná situace, jako je třeba na finančních trzích, kdy fondy musí finančně rizikové nástroje nabízet pouze náležitě poučeným investorům, kteří jsou schopni podle toho jednat, a zákazník to musí prokázat. Proto z důvodu ochrany zákazníků a spotřebitelů se vláda rozhodla tento typ tarifu omezit.

Proto vláda udělala toto opatření, které je určitě odpovědné, a naopak chrání naše občany, zákazníky, spotřebitele, před prudkým zvyšováním cen ze strany dodavatelů. Děkuji panu předsedovi za dodržení času a ptám se paní poslankyně, jestli má zájem ještě o doplňující otázku? Není tomu tak. S další interpelací tedy vystoupí pan poslanec Radek Vondráček, který byl vylosován na druhém místě, a připraví se pan poslanec Králíček.